Já vám děkuji a prosím další v pořadí, je to paní poslankyně Němcová, která má dva body podle přihlášky. Prosím, máte slovo. Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně a kolegové, po jednání poslaneckého klubu Občanské demokratické strany si dovoluji před vás předstoupit s těmito dvěma návrhy na rozšíření programu této schůze. Prvním novým bodem navrhujeme, aby se stal bod s názvem Informace předsedy vlády o situaci v oblasti uprchlíků a nelegálních migrantů. Navrhujeme tento bod v souvislosti s usnesením, které Poslanecká sněmovna i vlastně velkou většinou z vás přijala již 12. února 2015. Tehdy více než 150 z nás hlasovalo pro usnesení, které má sedm bodů. Mimo jiné tam žádáme vládu o pravidelné informování před každým zahraničním jednáním v této věci, což se bohužel neděje, nicméně Sněmovna svým usnesením vládě tuto povinnost informovat uložila. Za druhé tu Sněmovna přijala usnesení, že odmítáme povinné kvóty, čili chceme informaci o tom, jak se tato jednání skutečně na evropské půdě odehrávají a jaké pozice a s jakými argumenty tam obhajuje naše země.

Kdo z vás sleduje poslední dění, tak ví, že se ozývají návrhy např. z Itálie, z Francie, z Německa, z Rakouska o nějakém omezení, zda dočasném, nikdo neví, ale nějaké kontrole na hranicích, protože ty státy, které si nepřejí nelegální migranty přijímat, tak se uchylují i k takovéto možnosti. Vláda je tedy povinna podle tohoto usnesení, které, jak říkám, jsme přijali již 12. února letošního roku, nám informace podat, a proto se odkazuji na toto usnesení a žádám, aby vláda svou povinnost naplnila a předseda vlády nás informoval. Navrhuji, abychom tento bod zařadili, ve dvou variantách.

To jsou dvě varianty, o kterých prosím, abychom posléze rozhodli. Druhým bodem, který dávám Poslanecké sněmovně na zvážení a vyplynul též z jednání našeho poslaneckého klubu, je zařazení nového bodu na program schůze s názvem Diskuse k vystoupení prezidenta republiky v Poslanecké sněmovně. Tento návrh podávám proto, protože prezident republiky avizoval, že se ve svém vystoupení chce zabývat jedním z témat, která on považuje za klíčová, tedy majetkovými přiznáními, a myslím, že by bylo dobré, abychom v rámci diskuse mohli sdělit také své postoje k tomu, co pan prezident zde řekne. Praxe v minulosti totiž byla taková, že jestliže ohlásí, což je samozřejmě normální postup, prezident republiky své vystoupení ve Sněmovně, tak poté odchází a Sněmovna se nějak oficiálně s jeho postoji, s jeho názory nemůže v rámci diskuse vyrovnávat. Proto si myslím, že jde o vážné téma, a navrhuji tento bod. Navrhuji jej na pátek, tedy 19. 6., okamžitě po skončení projevu prezidenta republiky. Já vám děkuji, paní poslankyně. Chci jen připomenout, že v obou termínech, které jste navrhla, už jsou pevně zařazené body. Já to nezpochybňuji, jen to říkám.

Dobře, budeme o tom hlasovat, samozřejmě.

Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně.

Myslím si, že tím kompetentním člověkem, který v této chvíli má možnost k tomuto něco říci, stejně tak jako říci, jaká jsou přijatá opatření, je právě ministr vnitra.

Ale já si myslím, že by bylo dobré se domluvit s paní poslankyní Němcovou, protože ona ho předkládá, nebo popř. jestli to zařadíme jako zvláštní bod.

Děkuji. Paní kolegyně Němcová má návrh na premiéra, na zprávu premiéra, tak my bychom to, pokud bude možno, rozšířili o zprávu ministra vnitra. Já se zeptám paní poslankyně, zda s tím takhle souhlasí, nebo zda chce mít bod oddělený. Prosím, paní poslankyně. Děkuji, já vůbec nechci situaci komplikovat, myslím, že všichni víme, o co jde, že tu je usnesení Poslanecké sněmovny, které vládě něco ukládá. Vládu reprezentuje předseda. Pokud bude chtít k tomu vystoupit kterýkoli z ministrů, samozřejmě to bude žádoucí a vítané, tak pokud to pánům vyjde nějak vstříc, tak bych rozšířila svůj návrh Informace předsedy vlády a ministra vnitra a pak už by to dál zůstalo tak, jak jsem to navrhla. Dobrá, já vám děkuji.

Prosím, máte slovo. Vážená paní předsedající, vážení kolegové, dovoluji si navrhnout pevné zařazení dvou bodů. Jedná se o bod číslo 49, sněmovní tisk číslo 465, novela zákona o navracení nezákonně vyvezených kulturních statků, a bod číslo 50, sněmovní tisk 473, technická novela památkového zákona. Navrhuji jejich zařazení na středu 8. července po třetích čteních. Podotýkám, že v případě prvního ze zmíněných bodů se jedná o implementaci příslušné směrnice Evropské unie a vzhledem k časové tísni je nezbytné, aby byl projednán na této schůzi.

Prosím, máte slovo. Vážená paní předsedající, vážené kolegyně a kolegové, na třech posledních řádných schůzích jsem navrhoval zařadit do programu bod Informace vlády o průběhu církevních restitucí. Třikrát jsem navrhoval, třikrát tento návrh nebyl schválen. Vy jste prostě nedali šanci panu premiérovi splnit slib, který tu dal z tohoto pultíku 24. července 2014, když na 13. schůzi Poslanecké sněmovny slíbil, že na následující schůzi Poslanecké sněmovny předloží on jako předseda vlády informaci vlády o průběhu církevních restitucí. Teď už je schůze 29. a pořád jsme žádnou informaci neslyšeli.